V rámci projednávání tohoto bodu bych chtěl nejen já diskutovat a slyšet hlavně návrh řešení ze strany pana ministra: Zda kontroly zaměřené na tuto problematiku budou pokračovat?

Jaké kroky budou učiněny vůči subjektům, které se dopustily tohoto jednání? A jaká opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví budou přijata tak, aby v budoucnu již k tomuto nedocházelo? Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Byly vyčerpány všechny přihlášky k programu. Já jsem mezitím zagongoval, protože v tuto chvíli přistoupíme k tomu, že budeme hlasovat o návrzích změn programu schůze.

První byl...

Návrh pana poslance Výborného 2/288, ochrana zaměstnanců, byl zrekapituluji před blokem prvních čtení po celý jednací týden a k tomu byl protinávrh, kterým začneme, pana poslance Nachera, který navrhoval začít dnes a předřadit to jako první bod. Zahajuji hlasování. Opakuji, jestli začít dnes jako první bod.

Zamítnuto.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Přijato. Stejně budeme hlasovat u druhého návrhu pana poslance Výborného. Protinávrh pana poslance Nachera byl začít dnes, předřadit jakožto první bod. Takže hlasujeme o protinávrhu pana poslance Nachera. Kdo je pro? Kdo je proti?

A můžeme přistoupit tedy k hlasování návrhu pana poslance Výborného elektronická komunikace před blokem prvních čtení, po celý jednací týden. Zahajuji hlasování.

Výsledek: přijato.

Hlasujeme o návrhu předkladatelky, paní poslankyně Pokorné Jermanové informace vlády o prodeji státního majetku, jestli souhlasíme nejdříve s tím, aby to bylo zařazeno jako nový bod.

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kamala Farhana nejasnosti při zajišťování léků do České republiky ministrem zdravotnictví, a opět nejdříve hlasujeme, jestli zařadíme jako nový bod. Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Hlasujeme, jestli bude zařazen jako nový bod. Kdo je pro?

Zamítnuto. Pardon, ten už jsme hlasovali.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Dalším návrhem je od pana poslance Lubomíra Brože valorizace rodičovských příspěvků ve světle dramatické inflace.